Další tvrzení uvedené v důvodové zprávě je, že jednotná úmluva se vztahuje pouze na produkci konopí ve velkém měřítku. To ovšem není pravda.

K otázce stanovení limitů pro držení návykových látek v praxi v některých zemích je třeba dodat, že ne ve všech státech jsou stanoveny limity pro stanovení rozdílu v držení návykových látek, které rozlišují přestupek a trestný čin.

K argumentaci takzvaným kanadským modelem, kterým je materiál pravděpodobně inspirován, mi dovolte jen poznamenat, že to je pravda, nicméně Kanada svým modelem hrubě porušuje mezinárodní úmluvy a je za to nekompromisně kritizována Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek ve Vídni. Dále se domníváme, že rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro takzvané rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to oběma směry.

V schengenském prostoru, jehož je Česká republika a všechny sousední země součástí, je třeba se chovat zodpovědně vůči všem členským státům a není možné je v tomto případě jednostranným národním rozhodnutím ohrožovat anebo vystavovat něčemu, na co sami nemají právní úpravu, stejně tak jako není možné ohrožovat takovým rozhodnutím samotnou Českou republiku. Nelze též opomíjet skutečnost, že ač oblast legálního zacházení s omamnými a psychotropními látkami není v Evropské unii plně harmonizována, lze v případě uvolnění podmínek pro pěstování konopí pro rekreační účely v České republice očekávat negativní reakci Evropské unie.

Pokud by pak některý členský stát Evropské unie plně legalizoval konopí, bylo by to z pohledu Evropské komise chápáno jako porušení právního rámce, tudíž by hrozila možnost zahájení řízení pro neplnění povinností.

Domnívám se že, bychom všechny tyto čtyři cíle tímto návrhem porušili.

Jejím cílem je předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, dále pak hazardního hraní a dalšího závislostního chování a také existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami. Mám za to, že předložený návrh by šel proti tomuto cíli. Podle Světové zdravotnické organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj, včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí, a má chronické škodlivé účinky na psychické a jiné aspekty zdraví uživatelů, nehledě na inhalaci řady rakovinotvorných látek při spalování konopí, podobně jako třeba cigaretového kouře. V tomto ohledu naprosto postrádám smysl tohoto návrhu, nenacházíme pozitivní důsledek takového kroku a je patrné, že ze zdravotnického pohledu nepřináší návrh žádná pozitiva. Vedle problému s užíváním alkoholu, který je samozřejmě neméně podstatný, se kterým se Česká republika navíc velmi silně potýká, bychom vytvářeli a zvětšovali obdobný problém. Je známo, že finanční prostředky získané státem z prodeje alkoholu a tabáku zdaleka nepokryjí finanční škody způsobené jejich užíváním. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrženou novelu zákona musíme tedy odmítnout, neboť je v rozporu s mezinárodním právem a současně přináší velká sociální a zdravotní rizika, což je podle našeho soudu nepřijatelné. Žádám vás proto, abyste se k tomuto negativnímu stanovisku vlády a Ministerstva zdravotnictví rovněž připojili a tento návrh zamítli.

To je opravdu značně nesmyslné.